Prosím pana poslance Výborného a připraví se pan poslanec Adamec. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo.

A já mohu vám a celému plénu sdělit informaci, že dnes ráno jsme se se zástupci Ministerstva spravedlnosti novelou už velmi intenzivně zabývali téměř dvě hodiny a jsme domluveni na tom, že právě tento podvýbor by měl projednávat teze případných pozměňovacích návrhů, jak tady zaznívá, které zcela jistě budou, a právě na půdě podvýboru bychom měli hledat politický konsenzus. Protože tak jak tady správně říkala paní kolegyně Valachová, skutečně potom ve finále to bude politické rozhodnutí. Mě taky netěší to, že ministerstvo a já jsem to říkal i veřejně ten návrh vytáhlo ze šuplíku a předložilo ho bez jakýchkoli úprav Sněmovně, ale prostě taková je situace.

Nedomníváme se, že návrh, tak jak je předložen, je ve všem úplně dokonalý, na druhou stranu ale vnímáme ten problém, který je problémem nejenom právním, ale i sociálním bezmála 900 tis. lidí, na kterých vázne exekuce. A to je problém bohužel, a to si myslím, že souvisí trošku s obecnou diskusí v naší společnosti.

Chtěl bych připomenout jednu věc a to je možná výzva i pro další resorty a nezaznělo to tady dnes.

Protože pokud v dohledné době nebudou projednány tyto související, navazující legislativní věci, tak sám o sobě ten zákon nebude prospěšný tak, jak by mohl být. Týká se to samozřejmě i úpravy občanského zákoníku. Už to tady dnes bylo také naznačeno. To jsou věci, které by zajisté mohly pomoci celému tomu prostředí. V rámci novely vidím několik bodů, které budou a už to bylo avizováno i na jednání podvýboru předmětem pozměňovacích návrhů. Vnímám jako velmi oprávněné výhrady, že insolvenční správci nebudou schopni obsloužit tak vysoký nápad, který by tady po přijetí zákona byl. Týká se to samozřejmě nejenom insolvenčních správců, u nich také samozřejmě jejich odměn, to jsem zapomněl připomenout, protože už dnes opakovaně zaznívá od zástupců insolvenčních správců, že odměny, které dnes mají, jsou velmi nízké a že to zásadně nebude chtít nikdo dělat.

Čili jsou to věci zcela zásadní, které musí být v rámci projednávání na půdě Poslanecké sněmovny vzaty v potaz. Dámy a pánové, já bych chtěl doporučit a požádat, abychom tuto novelu, tento návrh propustili do druhého čtení. Vítám navržení prodloužení lhůty, předpokládám, na 80 dnů. Následně budou na půdě garančních výborů i na půdě podvýboru pečlivě projednány jednotlivé návrhy a budeme hledat konsenzus dopředu tak, abychom potom tady na půdě sněmovny mohli hlasovat o takových návrzích, které z té novely vytvoří předpis, který bude kvalitnější, než je dnes. Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím pana poslance Adamce a připraví se pan poslanec Feri. Děkuji.

Ty sankce potom jsou obrovské.

Takže já chci jenom říct, že mně to připadá tak, že tady chceme páchat dobro, ale za peníze úplně někoho jiného. Znovu opakuji, myslím, že ten problém tady je, je potřeba se na něj podívat.

Stát zase nic.

V průměru dneska máme tříprocentní nezaměstnanost.

Opravdu tohle tady nechci řešit. Podle mě není.